To prostě nejde takhle dělat! Takže tohle je samozřejmě problém.

Z tohoto pohledu otázka míry solidarity není primárně otázkou ústavněprávní, ale otázkou ekonomickou a především politickou.

Ústavní soud posuzoval poměr důchod versus mzda čistě podle důchodů ze státního pilíře a úplně opomněl, že vysokopříjmoví lidé mají dost prostředků, aby se na důchod připravili ze svých soukromých zdrojů. Zachování životního standardu je otázkou dalšího smluvního pojištění.

A co se týče té velké důchodové reformy, tak změny v českém důchodovém systému probíhají stále od počátku devadesátých let. Tehdejší vláda se přihlásila k provedení velké reformy důchodového systému s cílem dosáhnout dlouhodobou rozpočtovou udržitelnost a posílit kapitálovou složku jako zdroje důchodů.

Vyvázané 3 procentní body pojistného snižují pojistné do prvního pilíře placené zaměstnancem 25 % místo 28, pojistné placené zaměstnavatelem se nemění.